Děkuji. Je zájem o závěrečná slova? Zeptám se jak pana zpravodaje, tak pana navrhovatele. Ještě se přece jen hlásí pan navrhovatel. Děkuji, paní předsedkyně.

Děkuji. Je zájem o odhlášení, proto vás všechny žádám o opětovné přihlášení vašimi identifikačními kartami.

Počet přítomných se již ustálil.

Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Děkuji vám a uzavírám projednávání tohoto bodu.